Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo. Velmi děkuji za slovo, pane předsedající.

Ve zkratce se dá říci, že se jedná o zrušení přísedících u okresních soudů v pracovních věcech. Zákon o soudech a soudcích stanovuje, jakým způsobem jsou tyto věci projednávány, jak vypadá senát. Sestává z předsedy senátu, to znamená ze soudce profesionála, a ze dvou přísedících.

Jsou to věci pracovní a dále jsou to věci, u kterých to stanoví zákon.

Tím prvním důvodem je, že o výkon funkce přísedícího není dlouhodobě zájem. Jestli jste se někdo účastnil takového řízení, víte, že přísedící jsou velmi často již v důchodovém věku.

Dalším důvodem je, že řada přísedících k tomuto přistupuje poměrně velmi liknavě. Nepovažují svoji roli za nic zásadního.

Takže to je poměrně zásadní problém.

Takže to je druhá poznámka.

Takových případů je dost, řekněme odborně vzdělaných a schopných přísedících, ale není to vždycky pravidlem, většinou je ta role opravdu velmi pasivní.

Posledním důvodem, a už jsem to trošku naznačil předtím, je to, že soudce nemůže vydat žádné rozhodnutí.

To znamená, v dílčích případech může toto odstranění podle nás přežitého ustanovení zrychlit soudní řízení. Tolik v úvodu a těším se na rozpravu. Děkuji panu poslanci. Děkuji za slovo. Vládní stanovisko asi odůvodní pan ministr Pelikán, předpokládám.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, kde mám dva přihlášené.